Omlouvám se za mírné zpoždění, měl jsem jednání u paní předsedkyně. Jsme ve druhém čtení, tak mi dovolte, abych jenom připomenul základní body tohoto návrhu zákona.

Obce tedy nebudou muset měnit dlouholeté zažité postupy. V případě, že při správě místního poplatku vyvstanou problémy, nabízí nový model jasnou návaznost na daňový řád, a správce poplatků i poplatkové subjekty tak budou moci lépe využít standardních nástrojů daňového řádu pro stanovení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Obecní úřady nebudou povinny vyměřovat poplatky v případě, kdy budou zaplaceny sice opožděně, ale ve správné výši, což bude znamenat úsporu při správě místních poplatků. Poplatkovým subjektům se nově výslovně umožňuje podat žádost o vyměření místních poplatků. Ta se provádí na základě podnětu veřejné ochránkyně práv v návaznosti na judikaturu správních soudů a na základě zkušeností z aplikační praxe.

Pokud je místní poplatek zaplacen včas a ve správné výši, nevydává správce poplatku platební výměr, proti kterému by se bylo možno odvolat. Poplatkový subjekt, který nesouhlasí se zpoplatněním a požadoval vydání platebního výměru, proti kterému by se mohl odvolat, musel s ohledem na stávající právní úpravu postupovat tak... Já se omlouvám, je nás tady pět a půl, tak kdyby se trošku snížila hladina zvuku. Myslím si, že to není politicky výbušné téma. Ano, pane ministře, máte pravdu.

Správní soud již současný stav vyhodnotil jako nevhodný a nežádoucí, přičemž dovodil, že poplatkový subjekt může žádost o vyměření poplatků podat nad rámec zákona již dnes. O této možnosti však mnoho poplatkových subjektů neví, což zakládá nerovnost mezi poplatkovými subjekty, kteří více střeží svá práva, a poplatkovými subjekty ostatními.

Zužuje se vyloučení z předmětu poplatků z pobytu, takzvaný turistický poplatek.

Obec a to je důležité v té debatě však může výše uvedené lázeňské hosty a pacienty obecně závaznou vyhláškou osvobodit od poplatků, pokud to uzná vhodné. Očekávám na to téma debatu. Pokud to otočíme, tak říkáme, že samotná obec se může rozhodnout za tyto hosty lázní na svém území, jestli je osvobodí, nebo ne. Je třeba připomenout, že příjem z tohoto poplatku je stoprocentně příjmem konkrétní obce, takže ta navržená úprava nemá žádný dopad, ani negativní, ani pozitivní, do státního rozpočtu. Vím v této chvíli, že už padly mezi prvním a druhým čtením nějaké pozměňovací návrhy, očekávám, že další mohou padnout dnes.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Havránek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Krásné odpoledne, dobrý den. Co se týče projednávání tohoto tisku, prvé čtení proběhlo 12. ledna letošního roku, respektive 11. a poté 12. ledna letošního roku.

Co se týče těch pozměňovacích návrhů, žádný nenašel většinovou podporu výboru. Byly tam čtyři pozměňováky kolegyně Ožanové, které naleznete v systému pravděpodobně, když vidím, přihlášeny budou i dnes a znovu načteny dále jeden pozměňovací návrh předkládaný napříč koaličními poslanci, nicméně tento neobdržel nadpoloviční většinu hlasů. Čímž končím svou zpravodajskou zprávu a děkuji za slovo.

Děkuju za upozornění. Usnesení je krátké: za prvé, výbor tedy doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas, a zmocňuje mě, abych vás s tímto seznámil.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne, vážení členové vlády, paní kolegyně poslankyně, páni poslanci.

Pozměňovací návrh se týká poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Podle zákona o místních poplatcích § 10c a následně může obec vydat obecně závaznou vyhlášku, na základě které musí vlastník stavebního pozemku uhradit poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení ke stavu vodovodu nebo kanalizace. Vlastníci se tak podílí na nákladech, které musela obec nově vynaložit na vybudování kanalizace či vodovodu, přičemž na oplátku mají díky možnosti připojení se na vodovod či kanalizaci zhodnocen svůj majetek.

To pro obce znamená, že poplatek mohou uložit jen úzkému okruhu vlastníků a vůbec nemohou kupříkladu zpoplatňovat pozemky v zastavitelných plochách podle územního plánu, které se teprve do budoucna stavebními ve smyslu výše uvedeného zákona stanou, ačkoliv právě tyto jsou nejčastěji stavbou nové kanalizace a vodovodu nebo jejich prodloužením zhodnoceny. Navrhované řešení spočívá v úpravě definice poplatku tak, aby výslovně umožňovala, aby obce mohly poplatek vybírat i od vlastníků pozemků, které se kupříkladu v okamžiku kolaudace nacházejí již v zastavitelných plochách, pokud pro tyto pozemky bude do budoucna vydáno územní rozhodnutí nebo podobný akt a připojením budou rovněž zhodnoceny.